Ten metodický pokyn ono to bylo takové trošku možná na tom začátku nedorozumění, protože se hovořilo o metodickém pokynu spíš v podobě, že se ti lidé na začátku sejdou a řeknou si především z pohledu Ministerstva životního prostředí, jaký a dokonce i písemně, ono něco takového je, ale nemá to charakter metodického pokynu, ale bylo jasně řečeno, a já jsem dokonce u těch jednání sám seděl, takže to mohu potvrdit, bylo jasně řečeno, jaký rozsah podkladů budeme chtít. On je totiž dán automaticky vlastně tím, co by mělo být předmětem toho závazného stanoviska, tedy vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví...

Těch složek je celkem deset.

A jsou to stále jedni a titíž.

Myslím, že už to bude dobré. A u těch dvou, resp. tří, projektů, protože my bychom dneska měli vydat stanovisko k D11 Hradec Králové Smiřice, takže to je ten třetí projekt, dnes, alespoň podle mých informací ještě ze včerejšího pozdního večera, doufám, že to bude dnes, a opravdu to odpovídá tomu, co jsme slíbili, že jakmile dostaneme kompletní sadu podkladů, což v těch dvou projektech nastalo, tak jsme dokonce ještě dříve než v té lhůtě dvou měsíců to stanovisko vydali. Problém nastal bohužel u těch dalších staveb, nebo u některých dalších staveb v tom, že se opravdu lišil názor Ředitelství silnic a dálnic, resp. Ministerstva dopravy, zda ty podklady jsou kompletní, protože ony byly třeba kompletní rozsahem, resp. spíš tou formou, že pokrývaly všechny složky, ale ne aktuálností. A tam nastal ten problém, kdy jsme prostě začali samozřejmě debatovat, protože my máme tu odpovědnost za to, aby to závazné stanovisko, protože bylo v pořádku, aby vyhovělo i případným odvoláním, aby vyhovělo případně i dotazům z Evropské komise, tak jsme požadovali aktualizaci některých podkladů.

Tam byl relativně zatím největší deficit podkladů.

Takže šest do konce roku a tři do konce ledna příštího roku.

Myslím, že by to bylo užitečné.

Já jsem ty informace v tuto chvíli dostal. Teď nevím, jak to udělat procedurálně, pane místopředsedo, protože vlastně ve stejné věci jsem interpeloval i pana ministra Ťoka a už považuji po té dnešní debatě za zbytečné, aby on k tomu vystupoval také a jakoby potvrzoval slova pana ministra životního prostředí.

Pan ministr je velmi shovívavý. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen krátkou technickou z důvodu toho, že bych chtěl navázat na kolegu Kučeru.

Děkuji.